4.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr kultury Martin Baxa. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom připomenu, že tento návrh zákona stanovuje postup Ministerstva kultury a celních úřadů, dojdeli ke vstupu kulturního statku ze třetí země na celní území Evropské unie v rozporu s právními předpisy této třetí země a k jeho zachycení českým celním úřadem.